Lidovecký návrh, že za každé vychované dítě by měla žena v důchodu dostat pětistovku, vláda zamítla. To, co se také děje jako součást sociální nespravedlnosti, a dneska to vidíme, je, že je pár, který vychovává děti, a pak se stane to, že většinou muž z rodiny odchází, který si do té doby dělal kariéru, ženě zůstanou děti.

Za lidovce mohu říct, že my jsme připraveni vytvořit smysluplnou dlouhodobou důchodovou reformu, která zajistí udržitelnost veřejných prostředků, aby v konečném důsledku nebyli postiženi ti, kdo důchody pobírají.

Já jsem přesvědčen, že je to zodpovědnost celé Poslanecké sněmovny a není to téma jednoho volebního období.

Děkuji za slovo. Já jsem se přihlásil s faktickou poznámkou jako zpravodaj tohoto tisku a dovoluji si vás všechny upozornit, že projednáváme novelu zákona o důchodovém pojištění, která spočívá v tom, že přijmeme zákonnou úpravu tak, aby od příštího roku byl průměrný důchod 900 korun (?). Podle mého názoru v prvním čtení bychom se měli bavit o tom, jestli tato úvaha je správná, jestli předkladateli vrátíme návrh k dopracování nebo jej navrhneme k zamítnutí anebo jej pustíme dál a přikážeme výborům. Skutečně tu hodinovou rozpravu, kterou tady sleduji, není možné vnímat jako rozpravu, která by se týkala výhradně předložené materie. Takže prosím vás všechny, abyste se pokud možno drželi tohoto tisku a pane předsedající, dovoluji si zdvořile vám dát ke zvážení, jestli by v případě některých příspěvků nebylo namístě vést diskutující k tématu.

Děkuji za slovo. Vaším prostřednictvím k panu poslanci Sklenákovi. Já jsem přesvědčen, že důchody se mají zvedat, a moje otázka zněla: kroky, které tato vláda činí máte zajištěno to, že směřují k tomu, aby byly dlouhodobě udržitelné veřejné finance? To bylo všechno, odpověď jsem nedostal.

To prostě fakticky není možné.

Nicméně upozorňujeme na to, že vláda má hledat další příjmy státního rozpočtu pro zajištění financování důchodů v budoucnu. Ještě jednou tedy prosím o to, abych tu odpověď mohl dostat ještě v rozpravě, abych mohl případně reagovat.

Děkuji za slovo. Dovolte i mně, abych se přímo ohradil proti vystoupení pana zpravodaje Romana Sklenáka, ve vší úctě a přátelství, ale skutečně ohradil.

My jsme dnes na rozpočtovém výboru projednávali konvergenční program a doporučuji každému poslanci minimálně kapitolu 5 tohoto konvergenčního programu, protože tam vláda sama predikuje udržitelnost veřejných pojistných a myslím si, že naprosto přesně, tomu se nedá nic vytknout.

Nedělá vůbec nic. Pokračujme dál v tom, jak vláda sama vidí udržitelnost důchodového účtu.

A i tady vláda ví a píše, proč se dvojnásobně zhoršila. Saldo penzijního systému nejvíce zhoršuje zastropování důchodového věku, tam je ten dopad zhruba 1,6 procentního bodu, a změna valorizačního vzorce, kde ten dopad je zhruba 0,3 procentního bodu.